Finanční nástroje samozřejmě umožní podporu i začínajících podnikatelů, včetně start upů.

Já děkuji panu ministrovi. Prosím tedy zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Martina Novotného, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný.

Konstatovali jsme jak trendová čísla, z nichž některá byla pozitivní, některá ale úplně ne. Týkalo se to třeba poklesu podnikatelských subjektů určitého typu v určitých oblastech.

Ta struktura té zprávy o vývoji malého a středního podnikání na jedné straně uvádí statistická data, na druhé straně uvádí poměrně rozsáhlý přehled nejrůznějších nástrojů podpory rozvoje malého a středního podnikání. Co ovšem v ní nenajdeme, je provázání těchto nástrojů, nějaké měření jejich efektivity a jakékoliv hypotézy, které se týkají toho, jak tyto nástroje jaký mají vliv na jednotlivá data, která vyplývají z té statistiky. Bylo na druhé straně zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu přislíbeno, že v souvislosti s několika chystanými legislativními návrhy, které mají doputovat do Sněmovny, takový analytický podklad bude předložen a v tom smyslu budeme moci dosáhnout hlubšího vhledu do té problematiky. Hospodářský výboru tu zprávu vzal na vědomí a totéž by měla v tuto chvíli učinit Poslanecká sněmovna. Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Končím tedy podrobnou rozpravu. Závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje?

Prosím, pane zpravodaji.

Děkuji panu zpravodaji za tento návrh usnesení. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh usnesení byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.